Omlouvám se, že jsem na některé možná zapomněl, nebyl v tom žádný úmysl. Bude pak úplně jasné v tom hlasování, jak to vlastně dopadne. Děkuji za pozornost.

A tak jako tělo nemůže být bez páteře stabilní, tak ani česká ekonomika nemůže bez těchto lidí, aktivních podnikatelů, existovat a fungovat. Vytváří služby, které poskytuje všem ostatním, a jsou to lidé, kteří málokdy od státu něco žádají. A my teď, v tuto chvíli, když se jim velmi těžce vede, jsme povinni jim podat pomocnou ruku a pokusit se co největší množství z nich zachránit. Tato situace ohledně krize zdravotní se přesouvá do krize ekonomické, tak netěší samozřejmě nikoho z nás a není lehká pro nikoho, ať už je to zaměstnanec velké firmy, nebo je to majitel velké firmy, ať už je to zaměstnanec státu, prostě kdokoliv, ale právě zejména OSVČ, malé a střední firmy tou situací, dovolím si tvrdit, trpí nejvíc.

A pokud tomu chceme takto tedy zamezit společnými silami, tak musíme u mnohých těch návrhů ještě s pomocí přidat.

To jim skutečně může pomoci se udržet při ekonomickém životě a to může pomoci tomu, aby až budou otevírat znovu, tak skutečně otevírali, aby to nebylo tak, že zůstanou ty provozovny už navždy zavřené. Chceme, aby ta pomoc pokračovala i po 30. dubnu tak, že i za každý další den nějaká částka, která je tedy stanovena 500 korun, bude poskytnuta. Chceme také nezapomenout na všechny ty, kteří pracují na dohody, a prostě celou řadu dalších vylepšení předkládáme.